Děkuji paní zpravodajce. Eviduji její návrhy na zkrácení lhůty a na projednání v sociálním výboru. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Neníli tomu tak, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky není zájem. Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tady takový návrh, budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání výboru pro sociální politiku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 231, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 73, proti 1. Návrh byl přijat a konstatuji tedy, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání výboru pro sociální politiku. Dále paní zpravodajka navrhla zkrácení lhůty k projednání sociálnímu výboru o 30 dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro zkrácení lhůty, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a lhůtu jsme zkrátili o 30 dní.